Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny Chtěl bych vás informovat, že na ustavujících schůzích výborů byli jejich předsedové zvoleni následovně: předsedou rozpočtového výboru byl zvolen pan poslanec Václav Votava, předsedou kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček, předsedou volebního výboru pan poslanec Martin Komárek, předsedou výboru pro evropské záležitosti pan poslanec Jaroslav Klaška, předsedou hospodářského výboru pan poslanec Ivan Pilný, předsedou výboru pro obranu pan poslanec David Kádner, předsedou výboru pro bezpečnost pan poslanec Roman Váňa, předsedou výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil, předsedou výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula, předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Zlatuška, předsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Milada Halíková, předsedou výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch, Toto byla informace z mojí strany a nyní otevřu rozpravu a zeptám se, kdo se hlásí do rozpravy v tomto bodě. Registruji pana poslance Jaroslava Foldynu, a protože je prvním přihlášeným do rozpravy, tak ho žádám, aby se ujal slova a poté se z hlediska formálních náležitostí ujal i role zpravodaje, protože je prvním vystupujícím. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení moji kolegové. Pokud si potřebujete něco vyřídit, mimo tento sál prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení moji kolegové, kolegyně, já jsem včera při hlasování o předsedovi zahraničního výboru panu Karlu Schwarzenbergovi hlasoval proti. A měl jsem pocit, že to chci říct i této Sněmovně, proč jsem hlasoval proti při potvrzování předsedů, protože se domnívám, že bychom si některé věci měli říct, jsouli závažné. Hlasoval jsem proti, protože jsem to odůvodnil tím, že v době, kdy byl pan Karel Schwarzenberg ministrem zahraničních věcí, a tedy členem legislativy, tak Poslanecká sněmovna která z Ústavy je právě tou sněmovnou, kterou volí lid, a řekněme, měl by lidem být respektovaný, nebo vystupuje v zájmu lidu, a tedy i jejich výstupy by měly takto být respektovány tak tato

Česká vláda dostala doporučení z této Sněmovny, aby postupovala v rámci usnesení Rady bezpečnosti 1244, které je do dnešního dne platné, a aby neuznávala Kosovo. Pan Karel Schwarzenberg s tehdejší vládou pana Topolánka se pokoušeli uznat Kosovo, ale našli se i slušní ministři, kteří nerespektovali zřejmě doporučení někoho jiného, než byl český parlament, a hlasovali tedy pro, ale větší část vlády hlasovala proti. Čili nepovedlo se to na první pokus.

Já to považuji za porušování parlamentní demokracie a jistých zvyklostí, přestože to není zakotveno přímo v jednacích řádech a zákonech. Jestliže vůle lidu je vyjádřena tímto parlamentem napříč politickým spektrem, měla by ho vláda respektovat. Proto jsem hlasoval proti, protože se domnívám, že pan Karel Schwarzenberg jako tehdejší ministr zahraničních věcí to nerespektoval, tudíž se mi zdá podivné, aby v této chvíli řídil výbor tohoto parlamentu v případě toho, že předtím nebyl ochoten respektovat jeho vůli. To je moje poznámka k tomu parlamentarismu. V případě, že bychom tady diskutovali obsahovou poznámku, tak jsem připraven vysvětlit ty věci, proč zrovna tohoto zákona. Já se domnívám, že tento krok poškodil Českou republiku v očích našich bývalých partnerů, ale i současných.

Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Bendla.